I když jsme ten první nápor zvládli, i když se zdá, že ta současná vlna příchozích není tak intenzivní, tak všichni cítíme, že válka na Ukrajině bohužel, bohužel neskončila. Útočí se na civilní obyvatelstvo a mnohokrát do České republiky přicházejí lidé, kteří nemají nic. V té první vlně to byli lidé, kteří si uměli zajistit svoji existenci v cizím státě i po vlastní linii. V této chvíli je ta situace těžší. Domnívám se i proto, že nadále trvají důvody pro pokračování nouzového stavu. Nouzový stav z důvodu té pandemie, která nás potkala v předchozích letech, dostal v uších a myslích českých lidí pejorativní nálepku. Měli ho spojený s něčím, co omezuje bezprostředně jejich práva. Měli ho spojený s něčím, co pro ně znamená zákaz vycházení po určité hodině, zákaz cestování z okresu do okresu nebo třeba omezení v rámci provozu nějakých poskytovaných služeb. Nic takového se v současné době neděje, nic takového vláda České republiky neplánuje. Znovu se vracím k typovému plánu na uprchlickou vlnu velkého rozsahu a ten typový plán od začátku říká, že při velké migrační vlně, která znamená více jak 20 000 příchozích během jednoho měsíce, se aktivuje instrument nouzového stavu. Jedná se samozřejmě zejména o procesy spojené se zajištěním nouzového ubytování pro uprchlíky, operativní nákup prostředků pro zajištění základních životních potřeb uprchlíků a pro poskytování rychlé, efektivní, cílené a také Ukrajinci žádané humanitární pomoci. To je samozřejmě v nouzovém stavu také mnohem jednodušší, a pokud tady existuje nějaký konkrétní nárok ukrajinské strany, tak my jako blízký partner Ukrajiny, což od začátku krize ukazujeme, chceme pomoci rychle, cíleně.

Žádost o prodloužení nouzového stavu o dva měsíce je možná neobvyklá, pro vládu a všechny, policisty, hasiče i hejtmany, kteří v tomto režimu už dva měsíce pracují, je ovšem nezbytná. Současný nouzový stav je skutečně jiný než ten v covidové době, ale usnadněme prosím naším rozhodnutím Poslanecké sněmovně práci příslušníků integrovaného záchranného systému, pomozme hejtmanům, ale zároveň garantujme, že nebudeme zasahovat do běžného života občanů České republiky. To jsme slíbili na začátku, to jsme slíbili při našem vládním vyhlášení nouzového stavu a troufám si říct, že jsme tento slib a tuto úvodní informaci bezezbytku splnili.

Bude to zase vaše právo, právo volených zástupců, právo Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, ještě jednou vám děkuji, děkuji vám za případnou podporu našeho vládního návrhu, dopředu vám děkuji a těším se na kultivovanou diskusi. Já vám děkuji.

Jako první je přihlášen pan předseda Tomio Okamura, poté paní předsedkyně Alena Schillerová, poté paní místopředsedkyně Věra Kovářová a jako poslední s přednostním právem pan ministr Marian Jurečka.

Tolik tedy omluvy a já mohu poprosit o prvního řečníka s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, hnutí SPD bude hlasovat proti vládou navrhovanému nelegálnímu prodloužení nouzového stavu. To tady navrhuje předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan spolu s panem premiérem Petrem Fialou.

Prodloužení o více než 30 dnů najednou je nejen podle našeho názoru, ale i podle většiny ústavních právníků nelegální. Vyhlášení nouzového stavu je zcela mimořádný krizový stav, který v případě vyhlášení anebo jeho prodloužení dává vládě zcela mimořádné pravomoci. Hnutí SPD odmítá nejen nouzový stav, ale zároveň odmítáme dávat této vládě bianko šek na další dva měsíce, aby tak mohla mimo jiné nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby nuceně poskytovali i nadále svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků a mohly být také vládou prováděny nákupy bez výběrových řízení.

Proto bude poslanecký klub SPD hlasovat proti prodloužení nouzového stavu.

A kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy jsou tito naši spoluobčané v nouzi dnes, budou i zítra, i pozítří, bez ohledu na to, co teď vláda vyhlásí.

Sám premiér Petr Fiala uznal, že je Česká republika již na samé hraně svých kapacit. Vládní představitelé říkají, že se mají přijímat uprchlíci ze 45milionové Ukrajiny neomezeně a že jich u nás většina zůstane natrvalo. Přitom si zároveň premiér Petr Fiala z ODS protiřečí, když tvrdí, že Česká republika je již na samé hraně svých kapacit, který (?) je podle něj ve výši 2 % domácí populace pro republiku zvladatelný. Tato hranice je již však dávno překonána.